Za druhé není od toho, aby jezdila do samoobsluhy ke krádežím, skutečně není. Ale v tom případě skutečně udělejme ruku v ruce s tím takové kroky, které posílí státní policii, aby toto řešila státní policie.

Ústecký kraj, když se sami podíváte, tak bezpečnostní situace tam není úplně růžová.

Samozřejmě logicky rozumím, že Praha má také problémy, ale řeší se to na úkor Ústeckého kraje.

Tato možnost by nám v tuto chvíli měla být upřena. Na tu obec se dneska nelze dívat jenom jako na celek, který končí tou cedulí. Ona má nějaký přirozený okruh kolem sebe. Často jsou obce, které velice těsně sousedí.

Takže já tady jednoznačně podporuji názor svého kolegy pana poslance Farského a věřím, že městské policii umožníme měřit rychlost na základě dohod samospráv i právě v těch sousedních obcích. Děkuju za pozornost. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Řešení toho, že některá instituce, v tomto případě dopravní policie, nedává takový výkon, jako bychom chtěli, řešení v tom, že to dáme jiné instituci, v tomto případě městským policiím, je podle mě řešení chybné.

A vás podporuje člen komunistické strany.

A zpátky k tomu problému.

A splní to obojí. Vy můžete dělat tu aktivní ochranu, o které mluvíte.

Ale na to ti zastánci radarů nijak neslyší. Říkám a co s těmi radary, co už jsme si nakoupili? Tak je věnujte Policii České republiky.

K tomu jako nepotřebujete skoro nic.

Ale funguje to. Není to jednoduché, ale ta taktická řešení jsou lepší. Je komplikovanější to prosadit a je to dlouhodobější a funguje to.

Tam je třeba odebrat tu kompetenci, a pak bude po těch sporech. Pak ty příjmy budou příjmem státního rozpočtu. Radary může darem získat Policie České republiky. Kdyby to někdo spočítal, to bude radarů!

To jsou konfliktní situace, které ohrožují ať už v městech, nebo mimo města, ti bezohlední řidiči. A oni mohou klidně jet povolenou rychlostí a přitom ohrožovat nebezpečným způsobem jízdy chodce, cyklisty nebo ostatní řidiče. Ale to je zase složitější než sedět u radaru, fotit fotky a posílat nějaké dokumenty ke správnímu řízení.